Myslím si, že je dobře, že tam už hlásí jenom ti, kteří mají nějaký zájem, ale myslím, že i tam by to hlášení mohlo být méně časté.

Ale to jsou ty dílčí výhrady.

Proto navrhuji vrátit panu navrhovateli k dopracování, i když souhlasím s tím, že ten návrh v té vymezené sekci, kterou jsem se pokusil popsat, to je ta legislativa, je relativně zvládnutelný a byl by možná opravitelný, ale obsahuje tak malou část problémů, které tato země potenciálně má, že si myslím, že je správné počkat na vládní návrh zákona. Čili moje návrhy jsou k objemu a vrátit navrhovateli k dopracování. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, já navážu a faktická poznámka je proto, že jsem myslela, že tady nebudu muset vystupovat.

Děkuji.

No, vždycky lze, ale v tomto konkrétním případě mě už opravdu nenapadá, co, protože tomuto zákonu se věnovala opravdu pracovní skupina za účasti všech poslaneckých klubů. To, že se věnujeme pouze legislativnímu lobbingu, je výsledkem dlouhých debat právě na pracovní skupině a na ústavněprávním výboru, protože jsme pochopili a tenkrát to byl vládní návrh, to nebyl můj návrh že ten lobbing vzbuzuje poměrně dost negativních reakcí, protože je to něco neznámého, nového, a rozhodli jsme se, že půjdeme cestou od menšího k většímu, že nejprve přijmeme regulaci v oblasti legislativy, uvidíme, jak se tento institut osvědčí, a pak budeme pokračovat dále, protože nám bylo jasné, a byly to třeba návrhy dnes již nepřítomné ČSSD, kteří chtěli tento zákon řešit mnohem šířeji, vztahovat i na samosprávné celky, a kde jsme ovšem také v té debatě došli k závěru, že například nemá smysl do lobbingu zahrnovat veřejné soutěže, neboť to už se jedná o trestné činy pletich a korupce v rámci veřejných soutěží, a soustředili jsme se právě jenom na ten lobbing legislativní.